136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky Pane předsedo, prosím. Tady je úvodní informace úplně stejná. Také v Technologické agentuře jsou neobsazená dvě místa.